Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu Pan předseda volební komise Martin Kolovratník má slovo. Děkuji za slovo. Toto je nový volební bod. Budeme obsazovat jedno místo člena Nejvyššího kontrolního úřadu.

Nominační dopis i životopis kandidáta jsme předali jak předsedům poslaneckých klubů, tak členům volební komise. Tady vás v rychlosti s obsahem toho usnesení číslo 157 seznámím pro stenozáznam: Volební komise pověřuje předsedu, aby seznámil Sněmovnu s návrhem kandidáta na volbu člena NKÚ, tak jak ho předložil prezident NKÚ. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou a jednokolovou. Za malou chvíli vysvětlím. 3. Nově, pokud bude zvolen, tak nově zvolený člen se ujme funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu. Tady ještě vysvětlení k tomu způsobu volby. Je to ustálený postup v tomto případě, kdy nevybíráme z více kandidátů, ale pouze tou naší tajnou volbou posuzujeme, jestli souhlasíme, nebo nesouhlasíme s tím návrhem, který jsme od prezidenta Kaly obdrželi. To znamená, volební komise v tomto případě a je to tedy ustálený postup navrhuje volbu tajnou, ale pouze jednokolovou, kdy kandidáta Sněmovna buď potvrdí, nebo nepotvrdí. Jak jsem řekl, v případě, že tedy by byl potvrzen, tak se ujímá funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.

Ano děkuji. Otevírám rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Máte slovo, pane poslanče.

A adekvátním způsobem bychom měli být nároční i na následující kandidáty, které umisťujeme do Nejvyššího kontrolního úřadu, tak aby tam zůstala ta nezávislost a hlavně odbornost těch závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu. Protože to jsou materiály, na základě kterých jsme následně schopni provádět různá nápravná opatření, ať už se to týká zákonů, ať se to týká různých opatření či návrhů, které potom následně ministerstvo zapracovává. Hlásí se ještě někdo do rozpravy?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh jsme přijali. Pane předsedo, prosím ještě o pokyny.

Přerušuji tento bod a končím dopolední jednání Poslanecké sněmovny.